Može. Kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bih progovorio o vanjsko-trgovinskom deficitu.

Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Imamo li viziju kakvu mi zamišljamo Hrvatsku za 10 ili 20 godina? Možda se takva Hrvatska ponešto i razlikuje od čovjeka do čovjeka i njegovih snova, ali vjerujem da su principi kako mi zamišljamo tu bolju Hrvatsku, tu drukčiju Hrvatsku zapravo isti. Mislim da će svako od nas vidjeti kao jako, socijalno osviještenu, da ćemo je vidjeti učinkovitu, pravednu, transparentnu i okrenutu budućnosti. Sada zamislite takvu Hrvatsku i pokušajte usporediti sliku današnje Hrvatske i takve Hrvatske. I izgleda li vam današnja Hrvatska poput pored takve Hrvatske kao oronuo starac? Kada maštate o takvoj Hrvatskoj, a vjerujem da imate i plan kako ćete postići takav cilj, imamo li mi zajednički plan za bolju Hrvatsku, imamo li slučajno strategiju razvoja po sektorima zajednički u Hrvatskoj? Danas imate prosvjed ispred Ministarstva zaštite protiv TE Peruća i taj prosvjed tu inicijativu je podržalo 60 vrhunskih znanstvenika i stručnjaka. Jel itko pitao te stručnjake i znanstvenike išta prije nego su pustili u promet takvu izgradnju? Neću ni govoriti o vanjskoj politici, tu nedostaje banalnija stvar u pozicioniranju poput strategije očuvanja hrvatskog naroda u BiH što je u vanjskoj politici po meni politički najvažnija stvar, najvažnija stavka za budućnost. Kada maštate o takvoj Hrvatskoj vidite li je pustu i ili punu života? Hrvatska puna života jel vam poznat slogan? Što bi na taj slogan danas mogli reći ljudi koji odlaze iz Hrvatske, poglavito Slavonci ili Hrvati iz BiH koji također odseljavaju. U konačnici, ono što je najvažnije kada zamišljate takvu Hrvatsku jeli tu Hrvatsku vode mladi ili stari? Alvin Toffler je jednom napisao Skrivena poruka koja se komunicira većini mladih ljudi od društva u kojem se nalaze jest da oni nisu potrebni, da će društvo ili država sama napredovati dok oni u nekoj udaljenoj vremenskoj točki budućnosti kao stariji ne preuzmu upravljanje. Ali činjenica je da to ne ide tako lagano i samo od sebe, zato što mi ostali trebamo svu energiju, inteligenciju, maštu i talente koje mladi ljudi mogu dati kako bi smanjili naše probleme. Pokušaj društva da samo razriješi vlastite očajne probleme bez pune participacije čak i vrlo mladih ljudi je imbecilno. Ako nakon cijele analize definiramo da nemamo budućnost, imamo li mi zapravo slobodu. Neki su sa svim do sada trgovali pa i sa budućnosti da bi imali privremenu sigurnost i osobnu korist. Franklin je jednom rekao „Oni koji mogu odustati od temelja slobode da bi privremeno stekli zaštitu i sigurnost ne zaslužuju ni slobodu, ni sigurnost“ I zato pored takvih biram mlade i struku, biram budućnost, a ne privremenost i podržavam sve takve inicijative i mladih i struke koji će prodrmati ovo društvo. Poput ove današnje inicijative „Mladi za BiH“ ne znači da su uvijek u potpunosti u pravu, postoje stvari koje se mogu promijeniti i doraditi, ali oni čine promjenu koja je potrebna ovom društvu, da ovo društvo i njegovo djelovanje bude čistije, da bude bistrije. Oni jedini mogu garantirati nama budućnost. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Naša Vlada se posljednjih mjeseci hvali nekakvim mršavim rastom, ali istovremeno ne želi reći da je sav taj rast poništen drugim parametrima. Konkretno, nešto malo nam je porastao izvoz, ali i istovremeno je još više porastao uvoz i tako ustvari imamo još goru situaciju, još veći deficit nego smo imali prijašnjih godina. Primjerice ove 2017. godine uvoz hrane je povećan za čak milijardu kuna ili za oko 10% i trenutno iznosi 11,5 milijardi kuna. negativna bilanca Hrvatske uvoz-izvoz hrane iznosi čak 1 milijardu eura. Dok mi ovdje u Saboru danima raspravljamo o nebitnim stvarima poput nekakvih eu uredbi, direktiva i hvalimo se kvazi domoljubljem, istovremeno preko granice prelaze desetine tisuća šlepera, pazite desetine tisuća šlepera koji nam dovoze hranu vrlo upitne kvalitete, što je samo još jedan pokazatelj stravičnih rezultat rada ove Vlade koja baš u ovom slučaju slikovito prikazuje na koji način se izdaju nacionalni interesi. Uvozimo svašta, a u pravilu ono što sami imamo i čega bismo mogli dovoljno proizvesti rajčicu, crveni luk, zelenu salatu, krastavce, grah, papriku, grožđe, jabuke, kruške, med, nema čega nema. Uvozimo životinjske dlake, uvozimo mahovinu, uvozimo granje, uvozimo čak i lišće. Da li je doista potrebno Hrvatskoj da uvozi lišće. S druge strane voćnjaci nam stoje neobrani, mljekari zatvaraju OPG-ove, ljudi čak bacaju svoje plodove ili ih zaoravaju jer ne mogu dobiti niti jednu kunu po kili. Mogu dobiti 60, 70 lipa a to im jednostavno nije isplativo. Talijani nam vade ribu iz našega mora, ono malo ribe što nam preostane mi izvezemo da bismo nakon toga uvozili treće razrednu stranu ribu. Znači recimo hrvatsku tunu izvezemo van a onda uvozimo neku tunu puno slabije kvalitete i puno jeftinije. Izvana nam dolazi svašta, evo dolazi nam sir po 16 kuna. Recite mi kako je moguće dobiti sir za 16 kuna ako za njega treba, za jednu kilu sira 10 litara mlijeka. Dolazi nam piletina po 12, 13 kuna, puno je jeftinija od povrća, kila piletine je jeftinija od kile limuna ili naranči. Umjesto da iskoristimo potencijale koje imamo, prije svega u Slavoniji i Baranji, potom u Lici, na Baniji, u Dalmaciji, mi otvaramo pučke kuhinje u Osijeku, u Belom Manastiru i u mnogim drugim gradovima koji su nekada bili simbol proizvodnje hrane pa ako želite i bogatstva. Umjesto da brinemo za kvalitetu i zdravlje naroda pojedincima su bitne samo njihove provizije. Osim toga posljedica ovog stanja, odnosno uzrok ovog stanja su sankcije Rusije koje smo nametnuli, koje su potpuno štetne za RH kao i za mnoge članice EU koje sada ne mogu prodati hranu više Rusiji gdje su prije prodavale pa onda tu hranu pod silu žene negdje prodati pa je onda gdje će prodati, prodati će ju u Hrvatsku a u Hrvatsku će prodati onu najgoru robu koja se nalazi na skladištima i koja se nema kome drugome prodati. Kako bi se suprotstavili ovim neželjenim posljedicama i štetnim odlukama bilo bi važno da Vlada konačno poduzme neke konkretne korake a to je prije svega smanjenje PDV-a na hranu na 5 do 8% onako kako je to u susjednim zemljama, kako naši ljudi ne bi odlazili preko granice u šoping. Potrebno je sustavno raditi na izgradnji skladišta, hladnjača i plastenika, organizirati državni otkup poljoprivrednih proizvoda tamo gdje se može, zatim razminirati Hrvatsku u zadanom roku a vidjeli smo da je rok bio 2009., sada je već rok 2019., na kraju će biti rok do sudnjega dana zato što opet interesni lobiji moraju pljačkati proračun. Također je vrlo važno proglasiti gospodarski pojas na Jadranu, zabraniti uvoz GMO hrane i sustavno razbijati monopole otkupljivača hrane a posebno uvozne lobije. Time smo iscrpili današnje rasprave nakon stanke, pa prelazimo na dnevni red.

Dakle prvo provedba izmjene uredbe za usklađeno područje građevnih proizvoda, zatim ne usklađeno područje građevnih proizvoda se u dijelu zakona kojim su pojedina pitanja trgovanja takvim građevnim proizvodima uređena na isti način kao i za trgovanje građevnim proizvodima iz usklađenog područja usklađuje sa izmjenama navedene uredbe. Zatim ubrzati će se postupak prijavljivanja notifikacije prijavljenih tijela Europskoj komisiji na način da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provesti prijavu po izvršnosti rješenja donesenog prijavljenom tijelu za provedbu određenih radnji koje se provode tijekom proizvodnje građevnog proizvoda a ne kao do sada po pravomoćnosti toga rješenja. Nadalje, produžuje se rok važenja rješenja donesenog prijavljenim odnosno odobrenim tijelima na način da su rješenja do sada važećim zakonom, građevnim proizvodima imala rok važenja do 6 godina a ovim izmjenama i dopunama zakona rok važenja rješenja se produžuje do prestanka ispunjavanja zahtjeva. I pojednostavljuje se sami postupak provođenja zadaća treće strane koja se provodi prema izdanoj hrvatskoj tehničkoj ocjeni na način da odobreno tijelo više ne mora ponavljati ispitivanje građevnog proizvoda koje je provedeno tijekom izrade hrvatske tehničke ocjene. Time će se gospodarskim subjektima osigurati jednostavnija i brža procedura trgovanja građevnim proizvodima. Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva i predlažemo našem Hrvatskom saboru da prihvati i da usvoji ove razloge potrebne za izmjene i dopune zakona. Hvala i vama, nemamo replike pa bih sada samo pitao izvjestitelja odbora želi li možda uzeti riječ? Ako ne, onda prelazimo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Klub zastupnika HDZ-a podržati će Konačni prijedlog Zakona o građevnim proizvodima. Ja bih samo kratko spomenuo da je kad govorimo o građevnim proizvodima da je građevni proizvod ustvari proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstvo građevine. Prema Zakonu o građevnim proizvodima koji je donesen 2013. godine a mijenjan 2014. godine, definirana su dva područja građevnih proizvoda, usklađeno i neusklađeno područje za što su prema postojećem zakonu vrijedila drugačija pravila. Ovim prijedlogom zakona praktično usklađujemo i postupanje i u dijelu koji se odnosi na neusklađeno područje građevnih proizvoda koji se odnosi na proizvode za koje države članice same propisuju u pravilu njihovu ugradnju, trgovanje itd., i ono koje je usklađeno, čija pravila vrijede za područje čitave Europe. S obzirom da je ovo drugo čitanje, da smo naš stav dali u prvom čitanju, ja bih samo rekao nekoliko stvari koje su još ovdje, iskoristio bih priliku što je tu gospodin zamjenik ministra pa bih predložio da kada govorimo o djelatnosti građenja, spomenuo i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita koji smo donijeli za 2017. godinu i koji zakon praktično je predviđen samo u 2017. godini, koristim prigodu, ja sam … [[Govornik se ne razumije.]] kako je ministarstvo krenulo i u 2018. godini jer je pokazan iznimno veliki interes brojnih mladih građana RH da bi na taj način, tim kreditima riješili svoje stambeno pitanje kako je prema riječima ministarstva i prema evidenciji APN-a u tom zakon riješeno negdje preko 2000 stanova u vrlo kratkom vremenu što znači da je iskazan izniman interes u prvom redu mladih hrvatskih građana, bilo bi dobro da Vlada RH i resorno ministarstvo već početkom iduće godine idu sa zakonom kako bismo mogli tijekom 2018. godine nastaviti sa samom provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. S obzirom da se kroz prodaju ustanova ne samo rješava ta prodaja stanova temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita demografska mjera, ona ujedno i pomaže građevinskom sektoru a kao što vidimo, kronično nedostaje radnika u građevinskom sektoru. Vlada je ovih dana donijela odluku kojom je omogućila čini mi se oko 10 000, gotovo 11 000 radnih dozvola za rad strancima upravo u građevinarstvu, držim da ćemo s tim jednim sustavom gradnje stanova kroz poticanje građevinarstva s jedne strane, s druge strane demografskim mjerama i pomoći mladim ljudima da brže dođu svojih stanova omogućiti da i na taj način riješe jedno od najvažnijih svojih životnih pitanja. Mislim da se tim jednim sustavom može itekako pomoći cjelokupnom građevinskom sektoru no to je jedno drugo pitanje, što se tiče zakona, klub HDZ-a svakako će podržati donošenje ovoga zakona. Drugi je na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa pomoćnicom. Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a će podržati izmjene i dopune Zakona o građevnih proizvodima i dopustite nekoliko riječi na tu temu. Dakle, u ovom Saboru se zaista neki put sa malo više elana, drugi put sa malo manje elana, raspravlja o različitim temama i različite teme dobiju različitu pozornost. Kad je riječ o ovakvom jednom tehničkom zakon, onda on nekako prođe ispod radara i tu bez obzira s koje strane ove sabornice, s lijeve, desne ili u centru, otprilike kad vidite onaj ekran, onda se zeleni jer znamo da je riječ o zakonu kojim zapravo reguliramo određenu problematiku vezanu uz EU i određenu problematiku vezanu uz Hrvatsku i usklađujemo određeno područje. No međutim ovaj zakon je odličan primjer na kojem se može vidjeti kako to izgleda i kako je to izgledalo usklađenje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a i odličan primjer da se vidi da i zakonodavstvo EU-a ima određenih problema. To u kontekstu toga jer kad je riječ o izborima u Hrvatskoj, onda oni izbori za EU Parlament dobivaju nekako najmanje pozornosti, prolazi ispod radara a izuzetno je važno da kolege koji zastupaju hrvatske interese u EU Parlamentu zaista budu najbolja ekipa koja Hrvatska može predložiti, ali ono što je važno da i naš Parlament i naša izvršna vlast kontinuirano sudjeluje u radu sa europarlamentarcima iz jednostavnoga razloga jer kad tamo nešto dođe na glasanje, sve je gotovo. O čemu zapravo govorim? Govorim o tome da je prva izmjena bila usklađenje sa zakonodavstvom EU-a kad je Hrvatska ušla u EU i tad smo to napravili dosta, ja bih rekla strogo iz određenih bojazni i direktive EU-a nekako smo doslovno tumačili, doslovno prevodili od straha da nešto ne pogriješimo. Tad je 2014. i EU napravila određene promjene, određene promjene vezane sa uredbama iz jednostavnog razloga. Zakonodavstvo pogotovo kad je riječ o bilokojem proizvodu i građevinskom proizvodu, ne treba gledati kao da je uklesano u kamen i da se ne mijenja. Svijet se mijenja, mijenjaju se industrije, mijenjaju se tehnologije, zbog toga se mijenjaju i građevni proizvodi. Hrvatska se odlučila za sljedeći model. To je područje u kojem koristite i zapravo zakonodavstvo EU, sve je u skladu s tim opcijama. Iz jednostavnog razloga što su to proizvodi, koji su proizvodi na cijelom području EU. Imate i neusklađeno područje i mi smo se odlučili i mislim da je dobro da smo se odlučili da to definiramo kao usklađeno, iz jednostavnog razloga, što sve teme, sve dileme, sve upitnike, koje imate iznad glave, su samim tim manji i jednostavnije. Ne tako davno, odnosno, nedavno je bio riječ o jednom građevnom proizvodu, gdje je jedna tvrtka koja radi na području Hrvatske išla u natječaju i u natječaju je dobila da će taj proizvod kod nas uređivati tvrtka koja je registrirana u Hrvatskoj. No međutim, ugovor koji je sklopila, sklopila je sa tvrtkom iz jeden naše susjedne zemlje, a ta je pak, odlučila taj proizvod uvesti iz Turske. Proizvod je ušao u Hrvatsku, tvrtka koja je registrirana u Hrvatskoj, trebala ga je ugraditi, pogledala je i rekla je žao mi je, ja to neću učiniti iz jednostavnog razloga, što taj proizvod nema odgovarajući certifikat koji treba imati na području EU. Naravno da su se uskomešale sve strasti i naravno da je krenulo se zvati telefoni. No, međutim, ovi su bili jasni i dosljedniji u tome, i taj proizvod će proći certifikaciju odgovarajućih tijela koji su za to zaduženi u Hrvatskoj i ako bude certificiran da zadovoljava standarde koji vrijede u EU, taj proizvod će biti ugrađen. I to je smisao ovog zakon i to je smisao regulative. I to je smisao zapravo da vodimo računa, da nam oni proizvodi koji su ugrađeni, da su proizvodi koji vrijede na području cijele EU. No, međutim, uvijek imate tu i niz problema, tim problemima se treba domisliti na najbolji, neodgovarajući način i to se čini. Ja sam sigurna da kroz jednu godinu, dvije, će ponovno ovaj zakon doživjeti, pojedine izmjene i dopune, iz jednostavnog razloga, što se i direktive koje su u EU, mijenjaju. Jednako tako, jedna zgodna priča i uvijek je zgodno ispričati tu priču, jer onda mi svi zajedno možda bolje razumijevamo cijelu problematiku. To vam je bilo vezano također uz jedan proizvod, koji je kod nas bio uvezen sa zemalja EU. No, međutim, kako mi imamo 2 klimatske zone, jedna je kontinentalna, druga je mediteranska. Ono što vrijedi u Mediteranu, ne vrijedi u kontinentalnom dijelu, jer u Mediteranu pušu određeni vjetrovi i nema snijega, barem do nedavno nije bilo ovaj vikend koliko ja znam je padao snijeg u Puli. No, međutim, šalu na stranu, ali u kontinentalnom dijelu Hrvatske ima drugačiji uvjeti. Dakle, Hrvatska ima još pojedine specifičnosti, da ne govorim o potresnim zonama i ja kao arhitekt, kad gledam kuče koje se grade negdje na sjeveru u Norveškoj i Finskoj, onda to sve odlično izgleda i uvijek sam se pitala zašto to ne može u Hrvatskoj. Ne može zbog određenih potresnih zona. Dakle, Hrvatska ima svoje specifičnosti. Ovaj zakon je dobar zakon. Dobro je da smo određeni dio liberalizirali, jer mi volimo biti strogi. To vam je kada uzmete bilo koji zakon i kad vidite bio što, mi vam jako volimo biti strogi, volimo biti čak i u jednom dijelu, ja bih rekla i isključivi. No, međutim, onda vasm se desi stvar, da kad ste takvi, da onda to ne primjenjujete i onda imate i od nekih visokih dužnosnika, sa govornice kažu, pa nek netko baš ne primjenjuje. Mislim daj je neusporedivo bolje, da imamo konkretnije odredbe, da imamo malo liberalnije odredbe, da damo mogućnost, našim, gospodarstvenicima i svim onima koji se nalaze na području građevine da dišu. Ja uvijek tu govorim o oblosti graditeljstva iz jednostavnog razloga, što je to oblast za koju sam školovana i u kojem cijeli život na ovaj ili na onaj način radim i zbog toga mi je izuzetno stalo do te oblasti. Kako je kolega Bačić, kad je govorio o ovom zakonu, otišao i korak dalje i malo proširio diskusiju, ja ću si dopustiti da malo proširim ja. Dakle, graditeljstvo je oblast, koje prvo osjeti recesiju. Jednako tako graditeljstvo je oblast koja prva osjeti da je jedna država izašla iz recesije ili da je u izlasku iz recesije. U trenutku, kad cijela oblast graditeljstva više nije bila u minusu, nego je bila oko nule je bila pokazatelje, da se ipak neke određene stvari u Hrvatskoj pomiču. No, međutim, graditeljstvo je odlična slika situacije koju imamo u Hrvatskoj. Nekad kad sam ja bila mladi inženjer, zaista, gradilišta su vodili, dobri ja neću reći majstori, recimo sa srednjom stručnom spremom, ljudi koji su bili puni iskustva u toj ovlasti i jednako tako ako se vraćam u povijest, naš graditeljski sektor je bio vrlo respektabilan u odnosu na Njemačku, gdje je apsolutno, pogotovo od naši majstori bili odlično prihvaćeni. A da ne kažem, da se radilo na području sjeverne Afrike ili na području Rusije. E sad imamo jednu novu situaciju.

Ali imamo jednu drugi slučaj, da mi bazičnih građevinskih radnika nemamo. Mi uvozimo, ne dodatne sa dodatnim znanjima, dakle, armirače, tesare, krovopokrivače, kamenare, mi uvozimo bazičnu radnu snagu, pomoćnu, pomoćne zidare, pomoćnu radnu snagu i mi toga nemamo. I ja kad vidim da kreće i ponovno vezano uz energetsku učinkovitost, dakle, to će ići, netko može malo usporiti, netko može malo misliti, ovako ili onako, to će ići iz jednostavnog razloga što je cijela EU i sve zemlje prepoznale da je to potencijal razvoja. Ne samo u smislu da kuće lijepo izgledaju, nego ono što je puno važnije da su energetski učinkovitije da je manje CO2, da ljudi plaćaju manje za energent, da se manje energenta koristi i da se zapošljava domaća radna snaga. Kad su prvi projekti energetske učinkovitosti išli nije bilo niti jedne jedine tvrtke iz Hrvatske koja je bila spremna uopće aplicirati za te projekte. Sad su nešto spremni i koliko imam saznanja zaista nešto više apliciraju. No međutim, postavlja se ključno pitanje tko će raditi. Mi nećemo imati radne snage koja će to raditi i to je veliki problem i s tim problemom se trebamo uhvatiti u koštac. Imat ćemo propise, imat ćemo strategije, imat ćemo akcijske planove, imat ćemo dobre projekte, imat ćemo i dobre natječaje, moći ćemo i povući sredstva iz EU koja to financira. Uvijek je pitanje postotka da li u ovom ili onom postotku, ali je ključno pitanje tko će to raditi. Ja ću s ovim završiti diskusiju. Ima nas relativno malo jer nije tema onako prijemčljiva pa da tu možemo raspravljati o nekim drugim stvarima. Ali ovaj zakon bez obzira, to je jedan tehnički zakon korektno napravljen. Pokazuje se kako EU radi, pokazuje se kako Hrvatska to radi, pokazuje se da u času, u početku ste vrlo oprezni i ne usudite se baš onako ići malo liberalnije nego što je. U trenutku kad zakon imate u primjeni, kad vidite da to možete napraviti, napravite iskustvo s nekim drugim zemljama to isto napravite. No međutim zaista ja sam iskoristila ovo vrijeme i postavit pitanje nama svima. Imat ćemo sve od zakonodavstva do projekata, do apliciranja iz zemalja, odnosno iz EU fondova. Pitanje je tko će raditi. Pitanje je jednostavno. Ove godine u cijeloj Hrvatskoj u svim građevinskim školama je upisano 4 djece se upisalo za polaganje keramičkih pločica. Pitanje je tko će u budućnosti to raditi i to je pitanje koje si u ovoj sabornici moramo postaviti. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na idući klub zastupnika SDP i poštovani kolega Vedran Babić, izvolite. Evo ja ću isto malo odlutati od teme rasprave evo samo da bih ne replicirao, nego nadopunio, nadovezao se na ovo što je kolegica Mrak-Taritaš rekla. Također trebamo biti iskreni i prema sebi da znači za vrijeme socijalističke Republike Hrvatske kada je Hrvatska bila jedna od najjačih ako ne i najjača Republika što se tiče građevinskog sektora.

Naravno teženjem što većeg obrazovanja ta zanimanja postaju nepopularna i jednostavno u ovom trenutku vidim jedino rješenje kako ju je Vlada na žalost predložila da se osiguraju kvote kako bi se radna snaga uvezla. Što se tiče Zakona o građevnim proizvodima on uređuje tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevinskih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju, uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu određenih posebnim propisima. Nadalje, zakonom se regulira provedba upravnih i drugih postupaka, te prava i obveze tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Konkretno Uredbom broj 764./2008 EU Parlamenta, te Vijeća od 9. srpnja 2008. godine utvrđuju se postupci koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih, tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržištu u drugoj državi članici Uredbom broj 765/2008 EU Parlamenta te Vijeća od 9. srpnja 2008.

Također ukidaju se prethodne koje su definirale istu temu. Uredbom broj 305/2011 utvrđivanje uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, te izmjenama priloga te uredbe od EU Komisije iz veljače 2014. uređuje se pitanje u pogledu ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda, te o predlošku za sastavljanje izjave u svojstvima građevnih proizvoda. Kako se u suštini radi o usklađivanju zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU, te kako ne iziskuju se posebni troškovi za provođenje istog zakona klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Prvi je poštovani kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Babić, spominjali ste snagu građevinskog sektora u Hrvatskoj za vrijeme bivše države, spominjali ste i odakle je dolazila radna snaga u građevinarstvu. Ja bih rekao da je građevinarstvo do početka krize u RH bilo iznimno veliki sektor u Hrvatskoj jer je svaki deseti zaposleni u Hrvatskoj dolazio iz građevinarstva. Bilo je negdje oko 140-tak kažu u najbolje vrijeme tamo negdje 2008. godine 150 000 zaposlenih u građevinarstvu, da bi do kraja 2015. odnosno dok još nism izišli iz krize negdje oko 50000 zaposlenika nestalo, otišlo iz građevinskog sektora. Znamo da su najvažnije, najveće hrvatske građevinske tvrtke praktički bile na koljenjima brojne su završile i u stečaju. S obzirom da evo neko vrijeme polako se taj građevinski sektor oporavlja lako ćemo mi doći do opreme i lako ćemo doći do svega onoga što je potrebno da bi se građevinarstvo oporavljalo, ali najveći problem i dalje je problem radne snage. I tu se sa vama slažem. Nedostaje kvalitetne radne snage, nedostaje kvalificirane radne snage, tako da je ova odluka koju je Vlada donijela prije par dana kojom se omogućava negdje oko 10 tisuća radnih dozvola upravo o građevinarstvu dobro govori o stanju radne snage u Hrvatskoj. Jeli je ona potplaćena, jesu li ljudi koji su bili kvalificirani u građevinarstvu otišli izvan Hrvatske, činjenica je da danas nama u Hrvatskoj nedostaje radne snage i potrebno je čim prije sustavnim mjerama, tu pozivam ministarstvo, sustavnim mjerama omogućiti da se u RH nađe kvalitetna radna snaga kroz školovanje [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] čuli smo i podatak koji je [[Upadica predsjednik: Hvala vam kolega BAčić.]] upisalo, aha evo završit ću koliko je malo mladih upisalo srednju školu jer očito nije baš interesantno raditi u građevinarstvu. Kolega Bačić, slažem se apsolutno sa svime što ste replicirali. Definitivno treba povezivati kako i tržište tako i školovanje budućih učenika i jednostavno možda čak raditi i na popularizaciji tih rekao bih nekakvih bazičnih zanimanja same srednje škole, obrtništva i u tom pogledu ići dalje. Na prvom mjestu sam mislio da mi imamo dobre temelje što se tiče znanja, to je na prvom mjestu naši kao građevinski, arhitektonski, geodetski fakultet, a imamo kada gledamo kroz povijest i neka dostignuća koja su bila pojam kako u Europi tako i u svijetu, Krčki most, najveća drvena kupola, imamo dobru bazu, problemi jesu prije nismo imali puno radnika i to je konstatacija, ali činjenica je da … velikih građevinskih od prije 30 godina danas pa i u ovo vrijeme dok je graditeljstvo raslo nije jednostavno bilo. Ne znači to definitivno ništa, to je samo konstatacija, ali evo u smislu toga da je potrebno uvesti radnu snagu kao što i zapadne zemlje uvoze tako nažalost moramo ili na sreću, moramo i mi. Hvala.

I ja ću možda nešto reći što će se nekima činiti kao bogohulno, ali u silnim raspravama oko školstva u Hrvatskoj naprosto niste nigdje čuli da u ovom trenutku, a to je definitivno kada razgovarate sa bilo kojim gospodarstvenikom po raznoraznim strukama fali toliko i toliko ljudi.

Također još jedna vrlo bitna stvar, nekadašnji veliki građevinski giganti u RH su imali isto tako otvorene pogone koji su se bavili proizvodnjom građevinskog materijala. Ja ću samo uzeti primjer Industrogradnje koja je imala jednu fenomenalnu izo stolariju, koja je možda bila jedna od najboljih u Europi, danas taj pogon nažalost ne postoji.

A da ne govorim da su te pogone otvarale u područjima koja su nažalost danas u Hrvatskoj prazna jer za proizvodnju određenih građevinskih materijala se koriste prirodne sirovine koje ne možete naći na 100m od Trga bana Jelačića nego je nalazite negdje drugdje. Vi danas u Hrvatskoj možda nemate jednu ili dvije firme koje su u stanju uzeti posao i napraviti 500 stanova odjedanput. Kolega, također se slažem s vama. Vi ste na početku svoje replike rekli samu suštinu.

Nemamo više replika, znači idemo sada završno u ime predlagatelja poštovani Željko Uhlir. Izvolite. Zahvaljujem se na današnjoj raspravi i na tome da ste uvidjeli i izrazili svoje zadovoljstvo ovim zakonom. Kao što je bilo i u prvom čitanju pokazalo se da između dva čitanja nije bilo dodatnih promjena i još jednom bih naglasio da ovim izmjenama osim što smo prenijeli ono što Europa mijenja u svojim propisima mi smo unaprijedili naše zakonodavstvo u onom dijelu u kojem i nismo ovisni o Europi. Dakle ubrzali smo procedure, skratili neke procedure i pojednostavili prijavljivanje naših proizvoda u EU. Zahvaljujem još jednom.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je novi Zakon o strateškim investicijskim projektima. Odmah na početku dozvolite obrazloženje zbog čega se radi o novom zakonu. Opseg promjena koje se uvode samo ovom izmjenom, same po sebi ne bi zahtijevale novi zakon ali s obzirom da je zakon već do sada dva puta mijenjan, onda je ukupan obujam izmjena u odnosu na originalno donesen zakon 25. listopada zahtijevao donošenje novoga zakona. Zakon koji se nalazi pred vama je zakon koji kao i originalni zakon donesen 2013. godine u suštini propisuje jednu ubrzanu, žurniju proceduru i podršku državnih tijela investitorima tijekom postupka pripreme investicijskoga projekta. Postojanje ovoga zakona izraz je nesporne činjenice da uobičajeni sustav, sustav uspostavljen kako u institucionalnom okviru, tako i u zakonodavnom okviru a koji uređuje sve one postupke koje investitor treba obaviti da bi pripremio projekt je sustav čijim funkcioniranjem i djelotvornošću nismo zadovoljni. Kako bismo u, mogla bih reći u jednom prijelaznom razdoblju dok institucionalni i zakonodavni sustav ne dostigne razinu djelotvornosti koju želimo kako bismo premostili taj problem onda pred nama imamo ovakav zakon. Zakon koji u svojoj biti predviđa postupke i predviđa podršku različitih tijela državne uprave investitorima u velike investicijske projekte za vrijeme dok obavljaju pripremu svoga projekta. Ovim se zakonom u postojeće zakonodavno rješenje unosi nekoliko novina za koje vjerujemo da će i dodatno poboljšati i osnažiti sam ovaj zakonodavni okvir za području investitorima, da će ga učiniti jednostavnijim i da će ga učiniti atraktivnijim za ono što ustvari želimo za privatne investicije. Naime, u dosadašnjoj primjeni zakona na listu strateških investicijskih projekata uvršteno je njih 29. od donošenja zakona 2013. a 17 projekata Vlada je proglasila strateškim. Pri čemu je od ovih 17 projekata koje je Vlada proglasila strateškima u 2017. godini proglašeno strateškim njih 11 a na samu listu uvršteno 14. Mislim da i ovi podaci pokazuju kako je i u prethodnom razdoblju i primjena i ovog zakonodavnog okvira bila spora. Učinili smo tijekom ove godine napor da tu primjenu ubrzamo. Međutim ono što je ostalo kao jedan zaključak, kao jasna slika jest da je najveći broj projekata koji je uvršten i na listu ili proglašen strateškima su ustvari državni projekti, projekti koje financira država iz različitih izvora a vrlo je mali broj privatnih investicijskih projekata. Vjerujem stoga da će ove izmjene koje se ovdje predlažu pridonijeti da ovaj postupak postane atraktivniji i za privatne investitore i postigne svoj cilj a to je da se ubrza priprema projekata privatnih investitora odnosno poboljša atraktivnost Hrvatske kao investicijske destinacije. Stoga ono što se kao novina predlaže ovim zakonom i što je novina u odnosu na postojeće odredbe je da se smanjuje vrijednost projekata koji se mogu prijaviti za i kandidirati kako za listu strateških projekata tako i za samo proglašenje strateških projekata. Vrijednost se smanjuje sa dosadašnjih 150 na 75 milijuna kuna odnosno na području otoka sa 20 na 10 milijuna kuna. Također redefinira se iznos i način na koji investitor podnosi dokaze o tome da ima osigurane izvore financiranja. Do sada je investitor bio dužan dokazati bilo u obliku bankovne garancije, bilo u obliku oročenog depozita da ima unaprijed osigurana i rezervirana sredstva u visini od 10% ukupne vrijednosti projekta. Izdvajanje osigurane, izdvajanje namjenskog depozita ili bankovne garancije jest trošak i držimo da je to bio jedan od najvećih razloga zbog čega ovo nije bilo atraktivno privatnim investitorima. Stoga se ova obveza sada redefinira na način da su, da će investitor biti u obvezi dostaviti potvrdu banke, da ima osigurana financijska sredstva na posebnom računu u visini od najmanje 5% vrijednosti projekta ili je potrebno da dostavi pismo namjere banke kojom će dokazati spremnost banke da financira projekt ili dokaz da je već u samu pripremu i realizaciju projekta uloženo sredstva koja odgovaraju 5% vrijednosti ukupnog projekta. Naime, do sada neovisno o tome koliko je investitor uložio u pripremu projekta u smislu npr. kupovina zemljišta ili drugih već stvarno učinjenih troškova to mu se nije priznavalo kao dokaz ozbiljnosti investiranja. Također ovim se izmjenama predlaže redefiniranje načina na koji se raspolaže državnim nekretninama. Dosadašnja i sada još uvijek važeći zakon omogućavao je u krajnjem slučaju da RH za potrebe provođenja strateškog investicijskog projekta u potpunosti direktnom pogodbom sa investitorom dogovori korištenje zemljišta ili mu direktnom pogodbom proda zemljište. To je postavljalo upitnik na dosadašnji zakon da li neki investitori se za njegovu primjenu javljaju samo i isključivo kako bi došli u mogućnost da direktnom pogodbom od zemlje kupe, od države kupe neko građevinsko zemljište. Stoga se radi otklanjanja te nedoumice i radi otklanjanja takvoga straha predlaže drugačiji način raspolaganja nekretninama za provedbu privatnog strateškog investicijskog projekta na način da ukoliko investitor zatraži od Vlade da mu proda državnu nekretninu ili državno zemljište potrebno za provedbu strateškog projekta tada u slučaju to državno zemljište čini manje od 50% obuhvata ukupnog područja potrebnog za provedbu investicije, moguće je sklopiti direktno pogodbu ali ta pogodba se mora sklopiti po tržišnoj vrijednosti, po procjeni sudskoga vještaka i mora, ponavljam, činiti manje od 50% obuhvata potrebnog za provedbu projekta. Ukoliko investitor za razvoj projekta ima potrebu koristiti i tražiti od države da mu proda veći dio nego što je to 50% ukupnog obuhvata, tada se takvo državno zemljište može prodati, odnosno može se njime raspolagati samo i jedino putem javnoga natječaja. Što znači da usvajanjem, ukoliko se usvoje ove izmjene i dopune ne bi bilo više moguće za realizaciju projekta cjelokupno građevinsko zemljište dobiti na korištenje direktnom pogodbom nego bi se direktnom pogodbom mogle raspraviti i mogle bi se osigurati raspolaganje i korištenja koja čine manje od 50% obuhvata ukupnoga područja potrebno za realizaciju projekta. Smatramo da je ovakvo rješenje dovoljno učinkovito i poticajno za provođenje projekata a otklanja jedan dio pitanja i jedan dio nedoumica koje su se javljale u provođenju postojećih odredaba i jednu nesigurnost da li se investitor prijavljuje samo i isključivo radi mogućnosti da realizira direktno pogodbu ili su njegove investicijske namjere puno ozbiljnije. Također, ovim se zakonom predlaže da se postojeća obveza potpisivanja sporazuma između investitora i Ministarstva gospodarstva koja se je ostvarivala nakon što bi Vlada donijela odluku o proglašenju projekta strateškim, da se ta obveza o potpisivanju sporazuma i reguliranju međusobnih obveza između investitora i ministarstva napravi i ostvari prije nego što Vlada donese odluku i to između trenutka kada povjerenstvo predloži Vladi da se projekt proglasi strateškim i trenutka kada Vlada donosi tu odluku što znači da bi ovakav sporazum bio sastavni dio odluke Vlade o proglašenju pojedinog projekta strateškim. I konačno posljednja bitna izmjena koju bi željela spomenuti jest da se na listu strateških projekata automatizmom uvrštavaju projekti koji su uvršteni na europsku listu projekata od zajedničkog interesa, tzv. PCI projekata i to u području energetike. Naime, ova obaveza da se energetski projekti uvršteni u europsku listu projekata od zajedničkog interesa, uvrste automatski i na našu listu strateških investicijskih projekata proizlazi ustvari iz uredaba koje reguliraju europsku listu projekata od zajedničkog interesa i na taj način će se osigurati da infrastruktura koja prati i koja je neophodna za realizaciju projekata uvrštenu na listu od projekata zajedničkog europskog interesa, dobije i u Hrvatskoj primjeren strateški tretman. Evo hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem potpredsjednici Vlade. Imamo tri replike, prvi se javio poštovani kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvažena potpredsjednice Vlade, evo zanimljivo kako ste poantu cijelog ovog zakona izrekli na samom kraju vašeg izlaganja a u ovom prijedlogu zakona se nalazi na samom početku. Znači konkretno na stranici 4 i doista moram priznati da praktički dalje od te stranice 4 se ovaj zakon niti ne isplati dalje čitati iz jednostavnog razloga jer mi je upravo nevjerojatno da ono što financiraju europski fondovi da se automatizmom proglašava strateškim interesom RH. Doista mi nije jasno kako nešto može, što dolazi izvana biti automatizmom proglašenom hrvatskim nacionalnim interesom?

Dakle, jednostavno ne razumijem kako je moguće da Hrvatska odnosno ovaj Parlament ili Vlada, bilo tko drugi, nema nikakav instrument osiguranja od projekata koje nam šalje EU. Znači Eu nam doslovce može poslati što god hoće i mi o tome ne možemo raspravljati, ne možemo to odbiti, ne možemo to analizirati i provjeravati, kontrolirati. Tako da ustvari jedini način da se odupremo potencijalno štetnim odlukama koje će proizići iz ovog zakona je da ovaj zakon odbijemo. Znači ovaj zakon ne smije biti donesen barem ne u ovome obliku. Dakle, moja glavna zamjerka ide prema tome, kako je moguće da automatski nešto što je propisala EU postaje obaveza u Hrvatskoj? Smatram da to nije na tragu obrane nacionalnog suvereniteta odnosno da je više nekakvo vođenje kolonijalizma na mala vrata. Hvala lijepa. Pa to je moguće zato što je Hrvatska nakon dugih pregovora i vlastitom odlukom postala članica EU-a i moguće je također zbog toga što uvrštavanje projekata na listu od zajedničkoga interesa se događa na inicijativu države članice. Dakle, da bi neki projekt mogao biti uvršten na listu projekata od zajedničkog interesa, on mora biti predložen od države članice i mora imati podršku još jedne države članice. To znači da za sada, 2 su npr. hrvatska projekta koja su uvrštena na tu listu, to je LNG terminal i nedavno u posljednjem ažuriranju iz listi iz studenoga plinovodna mreža koja taj LNG terminal povezuje sa ostatkom Europe.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo potpredsjednice Vlade, dakle, vi ste rekli da je 2013. stupio prvi Zakon o strateškim investicijama, međutim, iskreno gledajući u proteklih 4 g. se nije dogodila niti jedna značajnija strateška investicija. Također, ste rekli, jednu vrlo bitnu stvar, a to je da najveća strateška investicija, se praktički tiče investitora koja su vezane na državu, da li u većinskom ili u manjinskom vlasništvu. Tako se sjećam, da smo tamo negdje 2013. digli cijenu električne energije za 25% da bi povećali investicijski potencijal HEP-a. Nažalost u najinteresantnijem sektoru, u ovom trenutku za investicije se nije dogodilo ništa. Uz ove sve promijene, koje ste vi naveli, koje bi trebali potencijalnim investitorima olakšati život. Uz ono što se u Hrvatskoj svaki dan događa, čim pokuša netko nešto investirati, netko povlači ručnu kočnicu. Što ustvari se događa u Hrvatskoj, zašto nas prije svega privatni i strani investitori zaobilazi. Čak i u područjima koja su interesantna, tu prije svega mislim na turizam, energetiku, pa i neke druge sektore. Tim više što na određenim područjima, postoji, da tako kažem, industrijski zagađeni prostor, dakle, tamo su od vajkada bile ogromne industrijski pogoni, danas su ti prostori prazni. I vrlo je interesantno, da se ni jedan investitor privatni, neće zakvačiti za jedno tako takvo područje i praktički doći investirati tu. Mislim da na takav način trebamo razmišljati i promišljati, jer ovo što se događalo u protekle 4 g. ova Vlada si naprosto ne smije dozvoliti takav luksuz. Da sljedeće 4. g. ako država ne investira, da praktički ni jedan privatni investitor neće doći. Ako državna investicija bude dobra, ona će na određeni način, privući jednog velikog privatnog investitora, a to će onda automatski generirati niz drugih manjih i bolji investicija. Pa jasno, jedno od bitnih pitanja, sa kojima se bavimo, jest zašto privatni investitori, bilo domaći, bilo strani, se ne odlučuju, na investiranje i pokretanje i značajnih projekata i projekata veće vrijednosti u onoj mjeri u kojoj bismo to željeli i ustvari u onoj mjeri u kojoj ocjenjujemo, da to investicijske prilike u Hrvatskoj nude. Sigurno je da možemo reći, i vjerojatno odgovora ima nekoliko i mogli bismo se podijeliti u nekoliko skupina i vjerojatno ih ne bi iscrpili, ali ono što bih željela naglasiti i ono što iz nekoliko primjera koji su investicijskih projekata, gdje su investitori odustali, i u nažalost potražuju i određenu štetu od RH, na međunarodnim arbitražnim sudovima, jest ustvari dosljednost ili točnije nedostatak dosljednosti u primjeni našeg vlastitog zakonodavnog okvira. Nažalost, brojni investitori ili određeni broj investitora, koji su, imaju u inozemstvu, prepoznatljivo ime, odustali su nakon duljeg vremenskog razdoblja, pokušaja investiranja u Hrvatskoj. I zbog razloga što izmjene pravila, izmjene čak tumačenja zakona, su im se pojavljivale i pokazivale kao nepremostiva investicijska prepreka. Dakle, u nekim od ovih slučajeva, ne radi se samo, ne radi se čak ni o promijeni propisa, nego se radi o promijeni načina, kako su se isti propisi tumačili od različitih državnih institucija tijekom vremena. To nije dobro. I to je nešto što ova Vlada želi izbjeći inzistirajući i na stabilnosti okruženja i na ispravnoj i dosljednijoj primjeni zakonskih propisa. Molim vas da se držimo vremena. Izvolite kolega Bačić. Poštovana potpredsjednice Vlade.

I kad je u pitanju Zakon o koncesijama, i kad je pitanje Zakon pomorskom dobru, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Jedino što taj, ovaj zakon traži, da se u svim tim zaklonima i rješava brže, po hitnom postupku. Posebno je važno s čime se slažem, a to je da zakon mora biti usklađen sa prostorno planskim dokumentima, koje donose jedinice lokalne samouprave. I ne može strateški investicijski projekt biti iznad onoga što je definirano poslovnom planskom dokumentacijom. U tom smislu čl.28. na određen način, olakšava strateškom investicijskom projektu bržu realizaciju.

Kao što sam istakla i u uvodnom izlaganju ovaj zakon barem ja osobno doživljavam i kao zakon koji u suštini pokriva jedno razdoblje u kojem još uvijek svi zajedno nismo zadovoljni djelotvornošću i učinkovitošću funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog i zakonodavnog okvira i načina njegove primjene u državnoj administraciji. Jednostavno sa ovime adresiramo sporost koja nije prihvatljiva, adresiramo ponekad i neučinkovite administrativne postupke. Ono što je investitor ovim zakonom je dobivao i do sad, dobivat će i u buduće, dobivat će operativnu skupinu koja je sastavljena od točno identificiranih imena i prezimena osoba koje su onda dužne pružiti investitoru podršku i savjetom i objašnjenjem i obrazloženjem i ponekad kucanjem na vrata pojedinih institucija, da potrebne dozvole, potrebna odobrenja dobije u stvari na način i u skladu sa ukupnim i ostalim propisima koji to uređuju. Stoga nije ideja kao što ste ispravno primijetili da se ovim zakonom derogiraju postojeći zakoni, da se derogiraju postojeće odredbe ili na bilo koji drugi način pogoduje bilo kojem investitoru. Ideja je ovoga zakona da se napravi mehanizam kojim će se u stvari poboljšati učinkovitost rada institucija, na određeni način potaknuti institucije i postepeno onda ih dovesti do točke da na isti ovaj način kao što uređuje ovaj zakona rade i u svom uobičajenom i svakodnevnom podlu. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Žele li predstavnici odbora dati obrazloženje? Ako ne, onda prelazimo na raspravu. Prvi se javio klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani kolega Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Pozdravljam i gospođu potpredsjednicu Vlade sa suradnikom. Naravno pozdravljam i sve kolegice i kolege saborske zastupnike. Dakle, Zakon o strateškim investicijama. Jasan je zadatak ovog zakona, dakle želja da se olakša provedba investicija posebno onih koje se smatraju, dakle strateškima ne bi li se uklonile prepreke koje postoje na putu, dakle od zamisli i ideje do realizacije projekata naravno što koči gospodarstvo. I u interesu je svake zemlje da takve prepreke anulira, odnosno da ih smanji naravno ne na način da se kompromitira procedura ili da se preskaču neki važni koraci. Samo po sebi to je jasno da treba podržati, međutim ja bih skrenuo pažnju na jednu važnu stvar koja bojim se nekada izmakne iz pogleda, a to je da se govori o strateškim projektima. Dakle strateški projekti i sama riječ govori da bi oni morali u vrlo snažnoj mjeri biti podudarni sa nacionalnim interesima. I u stvari lijepo i stoji naravno u zakonu koji su to kriteriji nužni da bi projekt mogao nositi takav epitet strateški, odnosno da bi u proceduralnom smislu mogao biti dodijeljen takav tretman. Dakle, govori se o zapošljavanju većeg broja osoba, dakle zapošljavanje. Da pridonose razvoju, da poboljšavaju uvjete i standarde za proizvodnju pojedinih proizvoda, da uvode nove tehnologije, da imaju epitet odnosno da podižu sigurnost i kvalitetu života građana i zaštitu okoliša. Zatim da se pridonosi održivom razvitku i zaštita prostora i okoliša se opet navodi, te podizanje konkurentnosti gospodarstva, odnosno jačanje gospodarstva u širem smislu. Dakle, doista to su sve važni kriteriji i bilo bi jako važno da smo sigurni kada se pojedini projekt nađe na listi strateških projekata Republike Hrvatske, da on nedvojbeno nosi neke od ovih važnih svojstava. Na kraju tog članka se na koncu navode opet kriteriji, u stvari su to uvjeti da bi se mogao dodijeliti formalni uvjeti. Oni se tiču usklađenosti sa prostorno-planskom dokumentacijom. Oni se tiču i veličine investicije, jer očito veličina je također bitna. I naravno spominju se potpomognuta područja. Ja bih evo sada skrenuo s obzirom da sam i bio ministar i bio sam uključen u rad povjerenstva koji je razmatrao te strateške projekte. Ja moram priznati da sam i posebno gledajući listu projekata koji su prethodno bili svrstani na ovu listu, da sam bio konsterniran sa kvalitetom odnosno svojstvima tih projekata. I doista najčešće se moglo primijetiti da je u stvari jedino važno svojstvo je veličina investicije. Tako da pojedini veliki turistički zahvati kojima možda zapošljavanjem većeg broja osoba da u jeku sezone. Međutim, radi se o tri mjeseca, a ostale mjesece vrlo nisko, dakle vrlo je teško naći koji je od drugih uvjeta je ovdje zadovoljen. Ja ne govorim da takve projekte ne treba njegovati, dopustiti, međutim olako imenovati strateškim za takve pojedine zahvate u prostoru koji najčešće su u suprotnosti sa održivim upravljanjem okoliša i prostora kao što ovdje navodi. Recimo, ja predlažem da oni koji o tome donose odluke da si malo razmisle o tome. Isto tako na listi se moglo naći i recimo županijski ili regionalni centri za gospodarenje otpadom. Gledajte, osim možda nove tehnologije koja je ustvari ne govori ništa posebno jer se takvim konceptom ruši niz drugih ovdje važnih kriterija održivog razvoja, mogućnosti zapošljavanja, kontradikcije odnosno kolizije ili sukobljavanja sa drugim važnijim ciljevima koje si je RH stavila pred sebe, dakle ja onda ne bi mogao nikako naći obrazloženje za takav jedan postupak. Stoga ja vjerujem da Vlada ima namjeru se pozabaviti i samim kriterijem da će uzeti na kvalitetniji način u obzir razmatranje tih svojstava koje su nužne da bi nešto doista bilo strateško za RH. Mislim da s obzirom na situaciju u kojoj se RH nalazi da bi jedan važan kriterij morao biti svakako i utjecaj na demografiju jer naša situacija danas 2017. na koncu je takova da to je možda prvi strateški interes odnosno svaki projekt koji se tiče, naravno ovo su investicije, a postoje mjere, ali same investicije koje bi bile pozitivnog utjecaja na sklonost mladih da ostanu, na sklonost mladih da ovdje zasnivaju obitelji. Stoga evo ja neću više duljiti jer mislim da je vrijeme za sve nas dragocjeno. Evo završavam sa ovom svojom opaskom i upućujem, molim odgovorne da se svakako snažnije pozabave kriterijem prilikom definiranja strateških projekata u RH. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana potpredsjednice sa suradnikom. Za početak dopustite jednu rečenicu. Mi vrlo rijetko imamo priliku kada je riječ o nekom zakonu da nam je tu ministar ili ministrica, tako da ja svaki put imam potrebu da naglasim zadovoljstvo kada zakon osobno resorni ministar odnosno ministrica predstavlja, iz jednostavnog razloga što ja čitam dvije poruke. Jedna poruka je da se cijeni ovaj Dom, a druga poruka je da je izuzetno važan zakon i da želi stati samim tim pokazati da stoji iza ovog zakona. Kada je riječ o Zakonu o strateškim investicijama dobro je da ide u dva čitanja i tu uvijek kroz prvo čitanje bi se još trebale otvoriti neke teme i neke dileme, činjenica je da u ovom Visokom domu poštovane kolegice i kolege, nekako različito pa neki zakoni dobiju malo više pažnje, a neki malo manje. Ja cijenim da je riječ o jednom izuzetno važnom zakonu, klub GLAS-a i HSU-a će ga podržati u prvo čitanju i ako budu između dva čitanja još neke promjene tim više će biti dobro. Ono što moramo znati, povijest je učiteljica života. Ovo nije prvi put da mi imamo ovakav jedan zakon, dakle mi smo ako se dobro sjećamo svi zajedno kada je bila priprema Svjetskog prvenstva u rukometu onda smo imali poseban zakon vezan uz izgradnju dvorane jel je to bio jedini način na koji smo mogli poštivati rok. Jednako tako 2013. smo išli donositi jedan Zakon o strateškim investicijama, tada je javnost bila dosta senzibilizirana, govorilo se o tome da se želi oteti vode, šume, prirodna bogatstva na noge su se digli svi i pokazalo se da tome baš i nije tako. No međutim uvijek trebate pogledati malo što rade i druge zemlje. Druge zemlje imaju zaista isto različita iskustva. Na tom zakonu 2013. koji je imao različitu sudbinu i na kraju u Sabor nije došao onaj prijedlog s kojim se je mislilo ići, ali to je jedna druga priča i neke druge anegdote, tad ja osobno koja sam radila u jednom dijelu išla sam vidjeti što to čine druge zemlje, pa bi bilo dobro da i mi znamo da i druge zemlje imaju probleme, da i druge zemlje pokušavaju svoje probleme riješiti na različite načine. Pa vjerovali ili ne, Švicarska za koju smo svi uvjereni da je odlično organizirana država, da nema nikakvih problema, da tamo sve funkcionira imala je jedan dio koji je bio demografski je krenuo problem, gospodarski je znatno niži od drugih dijelova Švicarske, a Švicarci su u to vrijeme imali jednu odredbu da stranih investicija, dakle investicija stranih zemalja ne može biti u Švicarskoj. Što je Švicarska napravila? Donijela je poseban zakon samo za taj dio pod određenim kriterijima kako se može ulagati jel na taj način su željeli da se potakne i da se ulaže. Zatim Slovenija, Slovenija je također imala poseban zakon za pojedini dio, mi tako daleko se uopće ne usudimo doć da kažemo da za pojedini dio Hrvatske imamo poseban zakon, Mađarska isto tako. E sada dolazimo u zemlju koja se zove Hrvatska. Bez obzira ja sam dugi niz godina radila na različitim poslovima i uvijek je to bilo vezano uz pojedine investicije jer su investitori došli pa ih je zanimalo što je u prostornom planu. I sada ono što bih ja mogla svojim iskustvima reći je sljedeće, investitori koji u svojim zemljama apsolutno poštuju svu proceduru, ne pada im na kraj pameti da nešto ne poštuje kada prođu granicu bez obzira što smo u EU oni odmah počinju neka druga pravila igre. I za to nisu krivi oni, nego smo krivi mi. Krivi smo mi iz jednostavnog razloga što nitko sa sigurnošću ne može reći da jedan zakon koji vrijedi ove godine da će vrijediti i druge godine. Često mijenjamo pogotovo zakone vezane uz poreze, vezane uz financije i tu zaista moramo snositi krivicu mi i apsolutno investitori koji dolaze. Oni čak i žele nekakav hodogram. No međutim, najgore što vam se može desiti da investitor kada dođe a to možemo onako jednim sportskim rječnikom reći da on misli da igra košarku a vi mu na kraju kažete zapravo da se igrao rukomet ili obrnuto, to je nešto što se ne smije desiti. I sada dolazimo do ključnog pitanja što mi to u Hrvatskoj zapravo želimo. Kakve to strateške projekte želimo? kako želimo da ih definiramo? Da li želimo da ih definiramo na razini države, na razini regije, na razini županije, na razini jedne općine i grada? Za jednu općinu je strateški projekt izgradnja vodovodne mreže. Za jedan grad je strateški projekt izgradnja jednog, jedne proizvodne zone. Za državu koji su to strateški projekti i koja su to ključna 3, 4, 5 područja za koje se ova država odlučila da je bitna, da će razvijati i da će dalje u nju ulagati? Da li je to energetika. Dakle ajmo se dogovoriti nekakva tri područja, da li je to energetika, da li je to ne znam proizvodnja lijekova i da li je to turizam i onda u odnosu na to definirati koja su to tri projekta i koji su to strateški projekti. I uhvati vas mala snaga kada vidite sadržaj projekata, kada vidite projektnu dokumentaciju, kada vidite niz stvari jer postoje, ja bih rekla tri bitne teme o kojima valja raspravljati. Ovaj zakon kaže proceduru, ovaj zakon kaže da će se definirati lista strateških projekata, ovaj zakon kaže da će se poštivati svi drugi propisi. I ovaj zakon kaže da će određene stvari ići po hitnoj proceduri odnosno da će u ministarstvima kao središnjim tijelima državne uprave biti ljudi koji će biti zaduženi da prate određene projekte i tome je i sada tako. Ja sam sigurna da treba možda definirati zaista strateške projekte po nekim drugim, po teritorijalnim stvarima po uopće po porukama koje one nose. Ali sada kada sam već krenula o tome pričati, ideja mi je bila probleme koje imamo. Nažalost ni on neće dati rješenja. Prvi problem koji imamo i to je ministrica uvodno rekla je problem sa zemljištem i problem apsolutno nekoliko puta sa ove govornice sam i drugi kolege a i ja govorila, problem nesređenih zemljišnih knjiga, problem nesređenog katastra, problem da i država ne zna s čime upravlja. I onda je problem kada vam dođe neki investitor i kada odlučite da idete u direktnu pogodbu kako ići, zašto ići, jer se to na kraju nitko ne usudi. Nakon iskustva kojeg smo, koji su ljudi prošli i nakon sudskih procesa koje su za to imali apsolutno se ne usudi. Drugi problem vam je zakonodavni okvir.

I treći problem, je problem u glavi. Prvi problem ćemo rješavati kažemo 2018. godina ili koliko već je, ja mislim da iako se želi da se to može i brže napraviti. Drugi problem zakonodavni okvir, malo ćemo se tu pomučiti ali ćemo riješiti ali treći problem je problem u glavi. Ja cijeli svoj, kako znam često reći radni vijek sam radila vezano i uz državnu upravu i uz javni sektor i vezana uz prostorno planiranje i uz razvoj prostora. Prva činjenica je da probamo svi zajedno djelovati kako problem riješiti a kako problem ne zakomplicirati. Ja ne znam da li su to karakterne osobe ovog podneblja ili negdje drugdje ali često se susretnete da kada dođete negdje onda čujete 6 razloga zašto nešto ne može, pa ne može ovako. Pa onda kada tih 6 razloga riješite, onda nastaje 7. i 8. a dovoljno bi bilo čuti jedan razlog kako nešto može i kako nešto treba raditi. I postoji i ona uzrečica koju često koristimo, ne možete vi mete tako malo platiti koliko ja malo mogu raditi, što je apsolutno krivo. I treći problem je kada čovjek radi u privatnom sektoru onda apsolutno zna tko mu je poslodavac, zna tko mu je gazda, zna za koga radi. I taj gazda koji je točno zna koliko pojedinca plaća. Kada radi u javnom sektoru onda se ponaša kao da tome nije tako. E tome je i u javnom sektoru tako. Netko tko vodi jedno ministarstvo, njemu je poslodavac su mu građani RH i svim onima koji rade su poslodavci i građani RH koji svojim radom pune proračun i od njih mi svi zajedno dobivamo svoju plaću. I to je nešto što u glavi trebamo promijeniti. I kada bilo kakav investitor, a nema velikih, malih ili nekih drugih investitora. Investitor je netko tko hoće graditi svoju obiteljsku kuću jer je njemu najveći strateški projekt za njegov život njegova obiteljska kuća. Taj investitor kada dođe nije došao zato pa sada da on nešto komplicira i da netko nigdje ne može ići nego on treba dobiti apsolutno najbolji mogući hodogram, mora dobiti najbolji mogući recept kako da nešto napravi i mora zapravo se najbrže moguće riješiti. Da je tome inače tako onda ne bi trebao ovaj Zakon o strateškim projektima. Zakon o strateškim projektima kaže propisati ćemo strateške projekte, poštivati ćemo sve druge propise, samo ćemo hitno i ubrzano raditi. To ovaj zakon suštinski kaže. Dakle mi moramo imati zakon kojim ćemo reći, ljudi moji moramo brže raditi. Ja zaista mislim u situaciji u kojoj jesmo, nema nekog tko će preko noći nešto promijeniti. Ja uvijek podržavam svaki zakon koji je korak naprijed i treba biti korak naprijed. Podržavam svaku energiju i inicijativu u kojoj se želi u ovoj zemlji nešto bolje jer je to zadaća svih nas da zaista u ovoj zemlji bude nešto bolje a ne da svi dignemo i čekamo tko će zadnji ugasiti svjetlo jer je to situacija koju nitko ne želimo. Metodologiju koju smo mogli koristiti su dvije. Mogli smo koristiti metodologiju da se od projekta do projekta propisuje strateški projekt i da o tome odluku donosi Sabor. Ima i tih slučajeva, da propišete, da postoji strateški projekt RH koji je navodnjavanje recimo Slavonije. I da postoji poseban zakon, da taj zakon donosi Sabor i da tim zakonom budu definirane sve procedure osim onih procedura koje su vam postali direktive EU, ali to sve ste mogli propisati. Možda će to biti u jednom trenutku rješenje. To je i Švicarska napravila kada sam spomenula. Mi se nismo za to odlučili, odlučili smo se za ovaj način. Meni se čini da bi tu bilo jako zgodno još i ovo da nekako definiramo možda malo detaljnije koji su to strateški projekti od interesa za državu vezano uz poruku koju šaljemo ali ne smijemo zaboraviti da se, da smo se mi odlučili i svojim Ustavom i svim drugim da zapravo razvoj ide odozdo, ide od jedinica lokalne samouprave i oni jednako tako imaju pravo imati svoje strateške projekte i imaju pravo propisati što je za njih izuzetno važno. Kao što sam uvodno rekla i što nekoliko puta ponavljam, svaki iskorak je dobar iskorak, svako poboljšanje je dobro poboljšanje. Tu postoji naime onaj ključni moment a taj ključni moment su ljudi koji će raditi brže i odgovornije ali to niti jedan zakon neće promijeniti ali mi trebamo promijeniti i razmišljati o načinu da zapravo možda zaista je došlo vrijeme da svi stanemo iza određenih strateških projekata na razini države i za to da imamo posebne zakone jer su to zemlje koje su se našle u određenim problemima koje su prepoznale da su u problemima, donijeli posebne zakone. I ja sam se i tada zalagala za takav jedan model, nije bilo dovoljno spremnosti. Možda sada ima spremnosti pa je to možda i budućnost. Nadam se da će uskoro doći i ovaj zakon i u drugo čitanje. Ovaj zakon je poboljšica u odnosu na postojeći zakon koji je bio osnovani pa se je dva puta mijenjao, naravno izmjene su bile više od određenog postotka pa smo došli sa novim zakonom. Ja moram reći da taj jedan prijedlog koji sam ja sada uspjela naći u svojem povijesnom sloju koji smo tamo radili 2013. u dosta uskom broju ljudi je imao nekakvih 32. članaka i još uvijek mi se čini da je dobar prijedlog no međutim on je bio malo, malo iskorak i sigurno bi jednu žestoku raspravu bio dobio u ovom Saboru. Ali ja vjerujem da ako ćemo htjeti napraviti jedan korak naprijed morati ćemo raditi i u tom smjeru. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš, u nekoliko ste navrata spomenuli da su druge države donosile zakone za pojedina područja kojima su regulirali pravnu, zakonsku problematiku upravo na tim prostorima. Pa ja bih vas podsjetio da je i Hrvatska donijela zakone koji su bili ograničeni na određena područja u Hrvatskoj kao što je Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima. Prema tome, i mi smo u određenim trenutcima kako bismo prema određenim prostorima u Hrvatskoj išli sa određenim mjerama bilo porezne politike, bilo poticajima, subvencijama itd., itd., donosili posebne zakone koji su samo vrijedili za određena područja. U drugom dijelu se s vama slažem kada govorite da je ovaj zakon u stvari, predstavlja priznavanje države da smo spori, da imamo neučinkovitu administraciju i da smo rekao bih na jednoj ljestvici doing businessa tamo gdje, na onom mjestu koje nam i pripada. I ovaj zakon dakle nije kapitulacija nego ovaj zakon pokušava nadomjestiti to što još uvijek moramo propisati procedure u pojedinim zakonima koji će ubrzati postupanje po zakonima investitora u svim projektima ne samo u strateškim investicijskim projektima. A da nam to treba u takvim zakonima, tu se s vama slažem. Ali i kada te zakone i donesemo moraju imati po meni još 3 važne stvari koje ste dijelom i vi spomenuli a to je sređeni katastar i zemljišna knjiga. To je pretpostavka po meni svih ulaganja u Hrvatskoj. Druga stvar koja se odnosi na donesene prostorno planske dokumente pa onda nam ne bi ni trebala određena izuzeća koja su ovaj zakon propisala. I treća stvar je stabilna porezna politika.

Dakle ja sam u svom izlaganju, apsolutno se slažem s vama Zakon o otocima i ostalo, ali sam mislila na konkretne projekte i o konkretnim projektima sam govorila. Zato sam uvodno i govorila o zakonu koji je bio donesen vezano uz izgradnju dvorana u svjetskom prvenstvu odnosno cijeli postupak koji je bio vezan uz to. Recimo da možda malo pojasnim. Možda smo spremni za jedan zakon koji govori o brownfield investicijama ili možda prenamjenama neperspektivnih vojnih prostora u nešto drugo. Stvar je u tome da ovaj zakon donosimo da olakšamo život sebi i investitorima. Investitori zaista koji dolaze u Hrvatsku krenu se ponašati onako kao da su došli gdje sve može. Naša zadaća je da investitorima ne kažemo sve može nego da definiramo što može, kako može i pod kojim uvjetima. Ali ono što ja zaista, uvijek je ključno i uvijek je sve čovjek. Kao što je i ministrica Dalić, odnosno potpredsjednica danas došla ovdje i prezentirao ovaj zakon, nema baš puno pa neće morati puno sjediti ali mogla je i … na taj način pokazala da joj je stalo do toga, da joj je stalo do toga zakona, da je stalo da to ide. Ima neko kojima je stalo do tog posla, koji o investitoru razmišlja kao nekom, ako ta investicija ide punit će se proračun, dobit ću veću plaću, a nažalost ima i onih koji misle da je taj investitor došao njih pitati da njih gnjavi.

Idemo dalje s klubovima, gospodin Darko Horvat ispred kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana potpredsjednice Vlade RH, poštovani pomoćniče, državni tajniče. Pa lijepo je ovdje slušati diskusiju i debatu onih koji materiju razumiju i vjerujte mi kolegice Mrak-TAritaš šteta što niste dio ovog koalicijskog potencijala jer sam siguran da bi bar neki od ovih prijedloga sigurno danas bili na stolu i bili bi dio ovog zakonskog okvira. Slažem se s vama i u definiranju tri ključna problema koje ste izrekla, ali jedan četvrti ću apostrofirati i ja bih rado da uđe u ovu retoriku pa ih nema tri nego su četiri. A to je problem donošenja odluka ovdje u Hrvatskoj, dakle uz sve ono što ste naveli problem donošenja odluka ustvari usporava investicije i u onom situacijama u kojima ja bih rekao je dokumentirano i sve čisto. Slažem se i sa pričom da je konačno ovim zakonskim prijedlogom definirana metodologija kojom se donosi odluka o proglašavanju određene investicije strateškom. I u onom jednom malom segmentu se ne slažem, dakle mi ovdje danas ne razgovaramo o strateškim investicijama općina i gradova, jasan je zakonski okvir i prijedlog zakon se zove Zakon o strateškim investicijskim projektima RH. I sada ću napraviti jednu malu digresiju, dakle ja dnevno imamo kontakt sa jednom strateškom investicijom koja se događa na prostoru RH, na prostoru Međimurske županije investicija koja je visine negdje procijenjeno oko 200 milijuna eura, investicija za koju Europska komisija spram inovativnosti projekta već do sada dala kroz … oko 20-ak milijuna eura potpore, investicija za koju su nađena dva strateška partnera oba u visini od dodatnih 20 milijuna eura i u ovom trenutku u procesu je ishođenja energetskog odobrenja zadnjeg ključnog dokumenta da bi se ishodila građevinska dozvola. Ja se nadam da će projekt Geotermalne elektrane na prostoru grada Preloga i investicija vrijednosti od preko 200 milijuna eura, negdje u 1. najkasnije do kraja 2. mjeseca dobiti građevinsku dozvolu i steći sve uvjete i preduvjete za rad. No međutim, sve bi bilo lijepo i idealno, doduše projekt se priprema već gotovo šest godina, ali nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa, nakon ponovnog ispitivanja jedne napuštene INA-ne bušotine, nakon koncesija i svega onoga što je trebalo došli smo u situaciju gdje i uz sve uvjete priključenja predmetnog energetskog objekta na elektroenergetski sustava, investitor u ovom trenutku da bi potvrdio svoju fizibilnost projekta nema određen iznos premije i ne zna po kojoj će cijeni hrvatski operater otkupljivati proizvedeni kilovat sat električne energije. Dakle slažem se opet s jednom rečenicom u kojoj gradimo mozaik, a onda nam pojedine kockice tog mozaika ja bih rekao znajući i poznajući sustav ispadnu možda malo nekontrolirano i nadam se da ćemo tokom ove godine, sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima dobiti sve potrebne podzakonske akte, dobiti definirani premijski sustav, dobiti metodologiju izračuna onog fiksnog dijela premijer i onog varijabilnog dijela premije da bismo onda sve one potentne projekte o kojima je s ove govornice danas barem desetak puta bilo riječi, a vezani su uz investicije u energetski sektor imali jasnu sliku i jasni stav investitora kada kreće u investiciju. Ono što je bitno napomenuti, dakle ne samo zbog toga što je ovo novi zakonodavni okvir jer se postojeći u iznosu od više od 30% mijenja pa je bilo potrebno modificirati gotovo cijeli zakon i izraditi novi, dakle ovo je zakonski okvir koji se vrlo sretno i spretno nadovezuje na jedan zakon koji smo pred neki dan raspravili ovdje u Saboru, a to je Zakon o poticanju investicija. Dakle s ovim zakonskim okvirom nadograđujemo Zakon o poticanju investicija sa ciljem da nam to investicijsko okruženje stvarno i realno ne u pripremi od šest godina već u pripremi od godinu ili dvije, na prostor RH donese novi svježi kapital pa bez obzira i uz, ja bih rekao, iste uvjete i za domaće kao i za strane investitore. Dakle ovim se zakonom svim investicijskim projektima koji to jesu za RH skraćuje i znatno ubrzava proces ishođenja ukupne potrebne dokumentacije i sama realizacija tog projekta trebala bi se svesti na minimalni mogući vremenski period. Ono što kao nadu budi ovaj zakonski okvir, dakle ne može više niko doći na prostor RH i improvizirati stratešku investiciju, već za taj strateški projekt prije nego ga Vlada proglasi strateškim mora prikazati barem djelomično osiguranu financijsku konstrukciju. I dobro je što ingerenciju nad provedbom ovog zakona ima ja bih rekao, jedno tijelo javne uprave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta jer je ono ili će ono usvajanjem ovog zakona, biti ključni filter u definiranju projekata koje ćemo zvati strateškim. Dakle, još ću jednom apostrofirati da ovaj zakonski okvir ničime ne derogira postojeće hrvatsko zakonodavstvo. Dakle niti jedan od projekata danas neće moći uspoznati kriterije, postati strateška investicija RH ako on nije uklopljen u prostorno-plansku dokumentaciju iako nije dio prostornih planova i jedinica lokalne i područne samouprave pa isto tako i strategije prostornog uređenja RH. Dakle, ključne promjene koje je potpredsjednica Vlade ovdje već napomenula donose ponovit ću još jednom, činjenicu da svaki investitor, bio on privatna osoba, bio on OPG, jedinica lokalne i područne samouprave, javno poduzeće, u većinskom ili 100%-tnom vlasništvu RH, dakle, svaka ta investicija da bi bila proglašena strateškom morat će u svojoj pozadini imati osigurani određeni izvor financiranja ili će morati investitor moći dokazati da je otprilike u visinu od 5% procijenjene vrijednosti investicije, veću tu investiciju uložio a da bi ona mogla biti proglašena strateškom. Ono što me posebno veseli, ništa se u ovom zakonskom okviru nije prepustilo slučaju. Dakle, od onoga trenutka kad se oformi povjerenstvo i ljudi koji će pratiti pripremu investicije do potpisa sporazuma odnosno ugovorne obveze pa u konačnici konačno i penalizacije ako je netko od investitora uzurpirao i vrijeme i obvezu javnih službenika i dužnosnika a da su se oni bavili njegovom investicijom koja u biti nema nikakve realne osnove da se dogodi. I ono što me posebno veseli, dakle bez obzira što sam u samom uvodnom djelu napomenuo da je ovaj zakon okvir koji uređuje strateške investicije Vlade RH odnosno RH, pozdravljam smanjenje visine investicije za koju smatramo strateškom na otocima RH jer strateška je odrednica odnosno jedna od strateških odrednica Vlade RH da stvori sve potrebne preduvjete a da se život na hrvatskim otocima ne samo nastavi nego na bilokoji mogući način i unaprijedi. Dakle, svaki onaj investitor koji će probati kompromitirati ono što se u ovom zakonodavnom okviru nalazi, ono što će mu u sporazumu biti nametnuto kao obveze, platit će određenu ugovornu kaznu u visini od 0,1% ukupne procijenjene vrijednosti investicije i mislim da je to jedan od načina, dokaza ozbiljnosti svakoga tko želi na ovakav način pokrenuti investiciju na prostoru RH. Još jedno veliko neznanje koje je danas ovdje bilo izrečeno u ovoj sabornici a ja se nadam da je kolegi Bunjcu potpredsjednica jasno odgovorila i naučila onome što je ustvari javljajući se za raspravu, trebao pročitati u samome zakonu. Dakle, nitko RH ne nameće infrastrukturne, ine druge projekte koje moraju graditi, već RH donošenjem odluke i isticanjem želje prema tom zajedničkom, ja bi rekao financijskom okviru unutar Europske komisije, sa željom da se određeni projekti nađu na zajedničkoj listi i postanu zajednički interes ne samo RH već ukupnog djela EU-a, dakle svih zemalja ili bar djela zemalja koji … [[Govornik se ne razumije.]] regiju na prostoru koji okružuje RH. Dakle, neće ničim a pogotovo ne temeljem ovog zakonodavnog okvira Europska komisija moći nametnuti RH bilokakav strateški projekt već RH u želji da neke projekte izgradi ne samo za potrebe tržišta RH već i regije sa takvim projektima traži metodologiju sufinanciranja u zajedničkoj europskoj blagajni i ono što mi je posebno drago, dakle i LNG terminal i sva pripadna transportna infrastruktura da bi se iz lokaliteta LNG terminala taj plin distribuirao odnosno transportirao na prostor ne samo RH već i našega okruženja su sva hvalevrijedna projekta, za koji će određene subvencije i sufinanciranje ne samo da će dati ih, već ić Europska komisija do ovoga trenutka u jednom ograničenom iznosu već i dala, a nadam se da će ovaj zakonodavni okvir potaknuti priču i da tokom ove godine ne samo da ćemo početi realizirati ta dva strateška projekta, zajednička za prostor regije subvencionirana od strane Europske komisije, već da ćemo tokom ove godine dobiti zeleno svjetlo od Europske komisije za još pokoji projekt koji nećemo financirati javnim novcem ili novcem poreznih obveznika RH već sredstvima Europske komisije bar u onom iznosu kojim RH participira u financiranju takve zajednice. Klub zastupnika HDZ-a podržava ovakvu namjeru, žao mi je što se u ovakvu raspravu ne uključuju oni veliki kritičari koji koriste ovu saborsku govornicu da bi u određenim raspravama potaknuli upravo one teme koje nekako ruše i tu maglu ovakvi zakonski prijedlozi razbijaju. Dakle, bilo nas je ovdje vrlo, vrlo malo kad smo debatirali o Zakonu o poticanju investicija. Danas nas je ovdje još manje kada raspravljamo o Zakonu o strateškim projektima Vlade RH. Ali sam siguran kad će doći neke čudne teme da će i ova saborska dvorana biti dupkom puna i retorika biti puno žešća nego danas.

Ja bih možda krenula od kraja. Dakle, činjenica da kada razgovaramo o zakonima nekima, a ovo je jedan važan zakon koji zapravo daje jedan iskorak ne prevelik, ali mali prema naprijed. Ima nas relativno malo, a na nekim stvarima koje će biti, vjerojatno će sutra na minimalnoj plaći ja pretpostavljam da će rasprava trajati barem do dva, tri. One ponude to za nekog drugog i u nekom drugom vremenu. Ali htjela bih nešto vezano uz odluke. Zaista, odluke je vrlo teško donositi. Ja uvijek volim ispričati priču, znate kad imate tako dosta godina koliko imaj ja i prođete svašta, onda i svašta vidite i onda imate niz priča. Riječ je o turističkoj zoni, riječ je o tome da je taj investitor izradio urbanistički plan uređenja, da je riješio imovinsko-pravne odnose, da je ishodio lokacijsku dozvolu i nikad nije išao ishoditi građevinsku dozvolu. Ja nekako mislim da kad pišemo zakone, da zakone pišemo za nekog. Ne neke imaginarne investitore, nego neke stvarne investitore. I recimo možda bi bilo dobro iako to nije popularno i to bi bila nazvana hereza, možda par investitora koji su dosta uložili u Hrvatsku i otišli. Koji je to bio razlog zašto su otišli, što je tu njih mučilo? Jel' je to možda način na koji možemo u budućnosti dobiti neke kvalitetnije zakone. Iza odluke morate stati, dobit često i po bubrezima iza nekih stvari.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa ja moram priznati vrlo je vrlo visok postotak suglasnosti u onome što ste rekli u odnosu na ono kako i ja razmišljam. Dakle, vi danas ako pogledate prostor RH, ako smo svjesni činjenice da nas možda po nekim ja bih rekao mikro stvarima razlikujemo, dakle Istočnu Slavoniju, sjever Hrvatske, Liku i Gorski kotar i Dalmaciju. Slažem se isto tako o navedena tri problema koja su rak rana u svim od ovih prostora o kojima mi govorimo. Ali ono što sam siguran filozofija privlačenja investicija i investitora na prostoru sjevera i sjeverozapadne Hrvatske je drugačija. Dakle, prvo morate znati što hoćete. Kad znate što hoćete onda to tražite. I ja već jedno duže vrijeme zagovaram situaciju da niti je svaka investicija na prostor RH poželjna a ni svaka od takvih investicija otvara kvalitetno radno mjesto. Dakle, uz činjenicu da sjever i sjeverozapadna Hrvatska ima relativno dobro razvijen gospodarski i poduzetnički sektor još uvijek županija u kojoj ja živim iz koje ja dolazim ima neto plaću na samom začelju RH. Dakle i lokalna samouprava i centralna država nije dobro koordinirala investicije i prihvaćala je i one investicije koje su otvarale veliki broj nekvalitetnih radnih mjesta i to nam je temeljni uzrok zbog čega neto plaća takva kakva je. U konačnici ponovit ću opet, slažem se sa gotovo svime što ste izrekli i velim da ovakvom sinergijom i oporbe i vladajućih siguran sam da uz malo veću brojnost i svi ti prijedlozi koji bi dolazili sigurno bi bio dio zakonodavnog okvira. Kolega Horvat, prije po prilici 10, 12 godina samo je negdje 30, 40% jedinica lokalne samouprave imalo prostorne planove. Pa kad su se riješili ti prostorni planovi došlo je do bujanja gospodarskih zona koje danas zjape na žalost poluprazne. Međutim, ono što mene muči, a to smo neki dan razgovarali i kad smo govorili o Zakonu o regionalnom razvoju a to je ta nejednolika razvijenost Hrvatske. Recimo na Banovini ili u Lici jedan pogon ili neka investicija koja otvara 50 radnih mjesta je više nego strateška investicija, super strateška investicija za to područje. To je praktički nekakva benigna investicija. Dakle, mi naprosto moramo cijeniti i procijeniti gdje nam je što bitno. I ono što trebaju raditi tvrtke u vlasništvu države i mislim da je potpredsjednica Vlade rekla jednu ključnu rečenicu, a to je da na žalost od ovih strateških projekta najveći dio otpada na investicije tvrtki koje su u većinskom državnom vlasništvu, dok privatnih investicija ima malo. Vi dođete sa svojim kapitalom, radite, napravite ako ne daj Bože dogodi se promašaj država s tim praktički nema ništa. Dok rizik investicije koje rade državne tvrtke je nešto sasvim drugačije. I ono što po meni mislim moramo konačno dati odgovor na pitanje recimo da li je pruga Rijeka – Zagreb – Botovo strateška investicija za RH. Ako je, idemo vidjeti kako ju isfinancirati i na koji način je napraviti.

Na žalost ni jedna se investicija nije dogodila, a građani Hrvatske su u međuvremenu ostali bez jedno osam, devet milijardi kuna. Dakle to je pitanje na koje mi moramo odgovoriti gdje je tih 8, 9 milijardi kuna. I u energetici se danas, tih 8, 9 milijardski kuna može strašno putno napraviti.

Dakle, u ovih proteklih, vratimo se samo 12 g. jer ste apostrofirali ih, ne zbog toga jer je to ključno u ovoj cijeloj priči, ali u tih 12 g. i vi i ja smo dio, ja bih se usudio reći ove realne priče, koja nas čeka i na prostoru jedinica lokalne samouprave iz kojih dolazimo. Pa onda u nekih od institucija državne vlasti, evo danas ovdje u nacionalnom Parlamentu. Dakle, ja sam na svoje oči i sam sam imao prilike biti svjedok situaciji gdje Vlada odlukom, proglasi određenu investiciju strateškom, a onda jedinica lokalne samouprave, ili lokalni načelnik koji tu lokalnu samoupravu vodu, takvu investiciju zastupati. E, pa sad, ja sam siguran, da ćemo mi još dorađivati ovaj zakonski prijedlog i da ćemo u njemu, kristalno jasno povući ingerenciju između onoga što se događa i ingerenciju koju ima lokalna samouprava u odnosu na ono, kakav zadatak i javnim poduzećima, a isto tako i jedinicama lokalne samouprave kao poruku o odabiru šalje Vlada. Kada nestaje te konfuzije, onda ćemo jasno znati, koja je uloga javnih poduzeća, koja je uloga javne uprave, koja je uloga centralne države i u tom trenutku, što me veseli, zakonski prijedlog za svaku takvu stratešku investiciju, određuje državne službenike koji će se s ovim poslom baviti. Dakle, neće više tu polemiku rješavati sam investitor, već povjerenstvo, koje će voditi samu stratešku investiciju, od trenutka kad ju Vlada proglasi kao stratešku. Pređimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam i dotičnu potpredsjednicu Vlade uz pratnju i poštovane kolegice i kolege zastupnici. I poštovani građani koji nas pratite u našem radu. I evo, ja ću podsjetiti malo prije što je rečeno. Da je 2013.g. takav zakon već ovdje diskutiran i ono na što se mi, svatko tko je ozbiljan ovdje u Saboru, on se oslanja na neke rezultati, takvih inicijativa, takvih zakona. A mi vidimo, kao što je ovdje i rečeno, da od toga je bilo malo koristi. Pametan će čovjek uvijek izvući zaključak, da u ekonomiji, a mi ekonomisti znamo, da se biznis ne radi zakonima. Zakoni služe kao okvir da se nešto može raditi. Dakle, imali smo taj okvir 2013.g. rezultati su mršavi i mi vidimo da nešto drugo ne valja. Dakle, nije ključno donošenje zakona, bio on dakle, dobar ili bolji, u redu, ali to nije ključno.

S tim da ta ulaganja od 2008. pa na ovamo, značajno kopne, ona su najmanja u odnosu na zemlje, srednje i jugoistočne Europe. Ali, koji su rezultati tih inozemnih investicija, od kojih i ova Vlada i prethodne Vlade očekuju čuda. Pa mi imamo vidite, nismo dostigli, još uvijek BDP, neposredno prije proglašenja Hrvatske, nezavisnom državom. Mi imamo ogroman broj nezaposlenih. Isti toliki br. koji je napustio Hrvatsku. Dakle, mi moramo napustit iluziju, da su strane investicije, čarobno rješenje za Hrvatsku situaciju. Ali, za koga je to čarobno rješenje? Pa za one koji nemaju viziju i one koji nemaju konkretna rješenja.

Malo, ovako šaljivo govorim o ovome, stranka Promijenimo Hrvatsku, će poduprijeti sve ono što je korisno, za razvoj hrvatskog gospodarstva. Međutim, ja kao sveučilišni profesor ekonomije, financija, pokušao sam ovdje naći jaka uporišta u ovom zakonu, na temelju kojih bi moga reći, evo sad će početi, zaista nešto se dešavati u ovoj zemlji.

Pa kaže se u prijedlogu ovog zakona, da će on definirati što su to strateški investicijski projekti i da je cilj poboljšati investicijsku klimu. A što je to poboljšanje investicijske klime? Točno je da postoje određene neslaganja, ili različita rješenja na lokalnoj i nacionalnoj razini glede određenih problema i to treba nastaviti rješavati. Međutim, kada se ovdje kaže da se želi isključiti, što se tiče energetike, centar za praćenje energetskog sektora i investicija, koji je dakle, očito radio provjeru projekata. I da dosadašnje projekte treba ponovno revidirati Vlada i da će ona, odnosno, Ministarstvo gospodarstva, i da će od sada Ministarstvo gospodarstva raditi te poslove, onda ne možemo ništa drugo zaključiti nego da je riječ o kumulaciji moći i da će kratko, slikovito rečeno, investitor, recimo strani ili domaći, trebati doći samo u Vladu i tu će moći sve riješiti. Otprilike tako stoji stvari. Nadalje, kaže se da investitor ne treba imati kao do sada unaprijed osigurane izvore financiranja u visini od 10% nego to treba biti 5% pa prethodno uloženo 5% itd. Posebno je problematičan dio zakona, članka koji kaže da projekti koji se financiraju fondovima EU automatski dakle postaju i dolaze na listu strateških projekata. A molim vas tko vam garantira da je strateški interes talijanskog, sada govorim napamet, znači belgijskog, njemačkog, francuskog investitora u Hrvatskoj ujedno treba biti strateški interes RH? Tko vam to garantira? Ne odobrava ih prije svega Hrvatska. Vama mora i svima nama to mora biti jasno. Dakle ovdje smo mi ozbiljni ljudi, ne da sprječavamo nešto da se razvija nego da ukažemo, da pohvalimo ono što je dobro ali kažemo ljudi ovo nije dobro. Dakle, ako mi nismo u stanju procijeniti sami što je naš strateški cilj, interes i koji je projekt za nas strateški onda naprosto treba se ozbiljno zabrinuti. Drugi primjer kako se ide koncentraciji moći unutar Vlade, Ministarstva gospodarstva jest prijedlog u zakonu da se, da Vlada raspolaže nekretninama u vlasništvu RH potrebnim za provedbu strateškog projekta. Dakle ista priča je li tako? To nekad može biti dobro ali dakle prevelika je koncentracija i nepotrebno se to radi. Ali postavimo ono temeljno pitanje što je to što privlači strane i domaće investitore. Ja kao ekonomist znam i ponavljam da zakoni ne rješavaju i ne potiču, ne rješavaju ekonomsku situaciju, oni ne razvijaju dakle investicijske projekte niti dižu BDP. Oni jesu okvir. Zašto? Pa evo ponovno podsjećam 2013. godine pa i prije donošeni su slični zakoni, nigdje strateških investicija. A posebno nema greenfield investicija, dakle onih koji počinju sa ledine, koji se tek grade. Od ove 32 milijarde eura koje sam rekao da su stranci uložili od '95. pa do danas, pa to je listom, to su brownfield investicije, dakle kupovano je ono što je već napravljeno, to su banke, to su farmaceutske tvrtke, to su turistička poduzeća. Tu i tamo je nešto napravljeno sitno i nemojte nas molim vas više zavaravati sa velikim pričama o velikim inozemnim investicijama. Što se može na kraju dakle reći što su ključni problemi koji destimuliraju i strane i domaće investicije, dakle ajmo reći što je ključno. Pa tko će iz inozemstva investirati u Hrvatsku kada sudski sporovi traju tako dugo, kada je očajno pravosuđe, kada je praktično, kada imamo takav nestimulativan porezni sustav za poslodavca, za onoga tko je investitor tko dođe ovdje? Tko će doći ovdje i uzimati skupe kredite u hrvatskim, u bankama koje posluju u Hrvatskoj? Tko će doći ovdje kada je razvijena kultura neplaćanja, 90, 100, 300 dana, kada platiš? To je ambijent, to su samo neki čimbenici koji destimuliraju strane ali i domaće investicije u Hrvatskoj. To je ono što strani investitori i domaći žele čuti.

S druge strane ako govorimo o strateškim investicijama mi imamo neka poduzeća koja su od strateškog značaja, u problemima su. Što je gospodo sa „Đurom Đakovićem“ koji proizvodi znači i vojnu opremu, je li i to strateška kompanija u Hrvatskoj? Za mene jest. Što je sa Petrokemijom, strateška za poljoprivredu? Što je sa lukom Rijeka, strateška u svakom pogledu? O tome nema ništa.

Prva gospodin Horvat. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa ja se mogu jednim dijelom složiti sa izlaganjem uvaženog prof. Lovrinovića, no međutim tri su momenta s kojima se jednostavno ne mogu složiti. Prvi je taj da kritizirajući priču i ingerenciju koja se iz jedne ja sam i te 2013. godine tvrdio čudne institucije koju su tada prozvali Centar za praćenje investicija i restrukturiranja energetskog sektora, dakle iz ingerencije koju je centar do sada imao, kumulira odgovornost i metodologije odlučivanja u ministarstvo. Samo želim jasno reći da je ovaj Visoki dom glasovanjem pred otprilike 2 tjedna tu instituciju ukinuo, dakle te institucije više nema, njena ingerencija mora biti i preseljena je u sklop djelovanja jednog ministarstva. Drugu stvar koju sam napomenuo a koju sam izrekao iz saborske govornice, dakle odgovorno tvrdim i neće me ništa pokolebati u tome da RH u odnosu na okruženje u kojem se nalazi ima jedan od najboljih i najpoticajnijih okvira, investicijskih okvira. Dakle nemojmo zaboraviti da smo pred otprilike 3 tjedna ovdje u ovoj saborskoj dvorani raspravljali o zakonu koji svakom investitoru koji je poželjan za RH vraća kapitalni iznos investicije na razini od milijun i pol eura, omogućuje mu ne plaćanje poreza na dobit u iznosu od 100% deset godina ako se takva investicija dogodi i za svako novootvoreno radno mjesto u određenim prostorima daje izvjesnu bespovratnu potporu. Pa kolega Horvat, samo jedan kratak odgovor. Onog trenutka kada vidim i kada svi mi vidimo da privatne investicije u Hrvatskoj rastu onda neću ni ja vama trebati ni vi meni objašnjavati da je nešto ovako ili onako već ćemo svi vidjeti empirijski dakle činjenično da su stvari bolje. A budući da to nije tako, onda jednostavno mi ne možemo reći da je stvar dobra pa posebno da to rješavamo zakonima. Kažem, pravosuđe je problem, problem neplaćanja, ovo, ono dakle to su oni ekonomski razlozi. Sve dok to ne shvatimo nema promjene i priznajmo ono što vidimo, ono što jest, ništa drugo.

Kolega Lovrinović u svojoj raspravi rekli ste da ne može zakon i zakonodavni okvir ojačati investicijsku klimu i vratiti povjerenje investitora u državu i u to da će njegova investicija biti stvarno kao strateška i kao takva popraćena od svih institucija. Evo samo jedan primjer da ste upravu, da nam zakon treba, ali zakon treba provoditi i da svi budu jednaki pred zakonom. Bio sam u prilici i u prethodnim godinama jedan projekat pokušati ugurati na listu strateških projekata za Brodsko-posavsku županiju i gdje zbog, ja se usudim tako reći, ne suradnje dva državna tijela Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede nismo u tome uspjeli i često je kod naših investitora prisutna prigovor na opće stanje u našoj državi da često se pojave tu prepreke u modelu mister X ili mister 10% To se ne smije događati i po meni je dobro da jedno državno tijelo kao što je Ministarstvo gospodarstva bude kao krovno tijelo koje će koordinirati ostale državne institucije, ostala ministarstva u smislu praćenja investicije i pomoći investitorima u Hrvatskoj jer nam je to svima zajednički interes. I naravno da pozdravljamo smanjenje ovoga praga sa to da investicije do 10 milijuna kuna na stratešku listu na otocima, ali ovo je moje razmišljanje pa evo pitam i vas šta vi mislite o tome dal na svim nerazvijenim područjima gdje imamo demografske probleme, gdje imamo iseljavanje da projekti već od 10 milijuna budu strateški kao što je Slavonija, Baranja i Srijem. I naravno da se ne dogodi kao što ste spomenuli Đuru Đaković da propadne dokapitalizacija jer je tu bilo različitih mišljenja u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu državne imovine pa se odgađala i skupština koja treba odlučiti o investitoru i na kraju to više niko ne spominje.

Kolega Vlaović i ja se naravno ponavljam ponovno slažem s tim da moramo imati regulirano moramo imati zakonski okvir za sve pa tako i za poticanje investicija. Međutim, ponavljam, efekti toga su do sada bili vrlo slabi. Ono što posebno želim potaknuti ova Vlada je na vlasti već godinu dana, jeste vi vidjeli možda popis nekih investicijskih projekata što se tiče energetike, što se tiče infrastrukture druge? Pa znate koliko je bilo problema kada su i državnu imovinu postojeće državne firme trebale rangirati koje su strateške, a koje nisu pa su neke izbačene itd. Ali mi se ovo dopalo što ste tražili ako se već u zakonu definira 75 milijuna da je strateška investicija jel tolika su kapitalna ulaganja, a u ruralnim dijelovima koja su slabo naseljena da je to dovoljno uložiti 10 milijuna da se proglasi strateškom investicijom. Pa ja predlažem da se to uopće ne piše. Zašto? Jer na jednom otoku gdje živi 20 ljudi pa tamo je 100 tisuća kuna strateška investicija znate, zaposliti tri čovjeka je tamo strateško. Pa pogledajte Slavoniju i Baranju koje su poluispražnjenje, pa tamo isto kada čovjek da ne kažem ako uloži milijun kuna to je strateško. Znači strateško je pomozi mu u njegovoj nevolji da počne raditi, a ne toliko koliko u tim krajevima uložio. Dakle svi mi idemo i razmišljamo u pozitivnom smjeru, ali ne treba u zakon gurati ono što će možda sutra jer ako ovaj dođe na otok uložiti 3 milijuna kuna gdje živi 10 ljudi on neće imati status strateške investicije ili ako želi uložiti 5 milijuna u neko selo u Slavoniji ili Baranji ili Banovini on neće imati takav jedan ajmo reći privilegirani status. Hvala lijepo. I na kraju posljednja pojedinačna rasprava gospodin Tomislav Žagar. Izvolite. Uvažena potpredsjednice Vlade gospođo Dalić sa suradnikom, kolegice i kolege. Nastojat ću u jednoj kratkoj raspravi puno toga reć, ako je moguće. Naime, ovo je vrlo važan projekt i za investicijsku klimu u RH je važno da svi oni koji žele ulagati da imaju što jasnija pravila i da to mogu učiniti na najlakši mogući način. Ono što je ministrica naglasila u obrazloženju da od 29 projekata koji su na listi samo 8 je privatnih, a od toga one koje je Vlada proglasila strateškim investicijskim projektima svega 3 su privatna od 17. Investicije su bitne, ono što u ovom trenutku smatram vrlo važno kada gledam na ovaj zakon, to je ono što on može indirektno prouzročit zapravo što svaka strateška investicija može indirektno prouzročit, a to je prije svega razvoj malog i srednje poduzetništva jer to u konačnici mislim da bi trebao nam biti svima cilj. Dakle izgradnja prometnice nije sama sebi svrha ako ona nije u funkciji razvoja gospodarstva toga kraja. Ono što isto podaci pokazuju da su mala i srednja poduzeća ta koja nose inovacije i uvode nove tehnologije, puno lakše od velikih poduzeća jer velika poduzeća posebice javna poduzeća na tržištu nastupaju često s monopolom i nemaju ni potrebe za takvim ulaganjima. I zato je da bise razvila mala i srednja poduzetništva, bitna su ulaganja a osim toga bitne su i reforme koje je nužno provesti. Ne mislim tu samo na reformu javne uprave, države ili jedinica lokalne samouprave već se misli i na reformu svih segmenata pa evo spomenut ću i dva, tri sustava koja su tu jako bitna. To su reforma znanosti, obrazovanja i reforma zdravstva. Mirovinski sustav ćemo zasad ostaviti po strani. Svaka reforma zahtijeva ulaganje ili novac i sad se nalazimo u jednom začaranom krugu jer s jedne imamo slabo razvijeno poduzetništvo, posebno kad govorimo o malom i srednjem i s druge strane imamo lošu investicijsku klimu i naravno da su onda ulaganja u znanost mala. RH prema svim prosjecima u odnosu na razvijene europske zemlje, u znanost, obrazovanje ulaže relativno malo i posebno to možemo vidjeti kroz ulaganja privatnog sektora posebice u znanosti i obrazovanju. Ta su ulaganja vrlo mala a razvijen zemlje pokazuju da su ulaganja kod njih u vrlo uspješnim obrazovnim sustavima, da su ulaganja privatnog sektora vrlo velika. Zakon je u članku 3. dobro definirao što je strateški investicijski projekt u kojem piše ovako, da je to svaki privatni investicijski projekt, javni investicijski projekt ili javno-privatni investicijski projekt iz područja gospodarstva, rudarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštita okoliša, komunalna gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, audio-vizualnih djelatnosti, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koje uključuje gradnju građevina a koji na temelju ovog zakona proglasi Vlada RH. Dakle, ovdje je vrlo dobro pobrojano sva ona područja ljudskog djelovanja koja možemo primijeniti u ovaj zakon … [[Govornik se ne razumije.]] I ono što je moja primjedba, što bi htio da predlagatelj primi k znanju i možda da usvoji, ako ne bude drugog čitanja ja ću ići svakako sa amandmanom i ako bude taj amandman prihvaćen, glasat ću za ovaj prijedlog zakona, to je onda članak 7. koji se nadovezuje na ovaj u stavku 2. govori u ispunjavanju kriterija iz stavka 1. ovog članka, privatni projekt može biti proglašen strateškim ako se odnosi na i sad se nabraja. Proizvodno-prerađivačke aktivnosti, razvojne inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, aktivnosti u energetskom sektoru, infrastrukturne aktivnosti, aktivnostima u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, aktivnosti u zdravstvu i ovdje fali 9. točka, aktivnosti vezane uz znanost i obrazovanje. Mislim da je ulaganje privatnog sektora u ovaj sustav iznimno bitno i ponovno naglašavam da to ponovno pokazuju razvijene zemlje. Dvije replike, prva gospodin Mišić. Kolega Žagar, Zakon o strateškom ulaganju vjerojatno je bio i ranijih godina. Mi znamo da je u Hrvatskoj dosta promašaja bilo u ovih 25 godina o strateškom ulaganju, ja ću spomenuti kao prvo željeznicu gdje sam i sam na istoku Hrvatske, gdje putujemo 4 sata, nismo tu uspjeli tu željeznicu napraviti da bi povezali istok i zapad što je jako bitna stvar. Zamislite sada vlakove koji bi vozili da bi bili daleko jeftiniji, daleko korisniji a i mi bi sigurno imali veći interes da to imamo a ustvari nismo riješili. Spomenuli ste malo i srednje poduzetništvo, ja se u potpunosti slažem a posebno o poljoprivredi o kojoj Vlada istina sada strateški razmišlja i ulaže u Slavoniju. Jako bitno jer stotine i stotine tisuća farmi se zatvorilo, e to bi bila prava strategija kako to sada vratiti, kako te iste farmere koji su zatvorili svoje farme motivirati da ponovno otvore, da ponovno naprave radna mjesta ali da budu sigurni.